Ne několik desítek milionů ročně. A pořizovací náklady byly 365 milionů. Takže za pět let 2 miliardy.

Pokud to zrušíme, jak navrhuje naše vláda, ušetříme 463 milionů ročně. To není malá částka. Ušetříme pracovní místa, zrušíme agendu, můžeme zúžit počet státních úředníků. Náklady podnikatelů nikdo neví. Tak my jsme byli velmi konzervativní a můžeme to mít ještě třeba slabší.

Je to velmi jednoduché. To není vymyšlené číslo.

Takže stát má sklady dat.

Pamatujete si srandovní účtenkovou loterii?

To jsou všechno podle našeho názoru vyhozené peníze. Takže mi řekněte úplně vážně dobrovolná EET. Slyšel jsem jedinou věc, nebudu říkat od koho: nebudou tam kontroly daní. Ale to není možné.

Ale hlavně, co stát s těmi daty udělal za ty roky?

Víme, kolik posíláme penzistům. Víme, komu posíláme dávky. Víme, komu posíláme dětské přídavky. Víme všechno, ale pokaždé zvlášť. Umíme to. Jenom s těmi daty neumíme pracovat. A to je hrubá chyba. Ale taky mi řekněte, co s těmi daty stát udělal za těch pět let. Morálně zastaralé. No tak výborně. Blahopřeji a je to správný přístup.

Nikomu nebráníme, aby dál používal elektronické řízení své vlastní firmy. O tom ten zákon vůbec není. Tak se alespoň přiznejme.

Nic. Jenom politický projekt, který nepřinesl žádné konkrétní výsledky, kromě těch nákladů, o kterých jsem mluvil.

My se shodujeme na tom, že ten, kdo neplatí daně, neplní své povinnosti, má být státem přichycen a potrestán. To je úplně bez debaty. Ale tohle není žádné řešení, to není žádná digitalizace.

A jaká byla odpověď státu?

Děkuji za odpovědi. Děkuji. Potom zde vidím jedno přednostní.

Děkuji. No já jsem moc ráda za toto ohnivé vystoupení pana ministra, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Takže já samozřejmě rozumím tomu, že zamyslet se a vymyslet něco, to bolí, to chápu.

Takže jim jste teď sdělil, že nic nejde a že to, po čem oni volají, a to je dobrovolná evidence tržeb, tak že vy to prostě blokujete. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Je to politické, je to politické rozhodnutí. Vy jste byli, kteří rušíte.